My jsme byli dobrovolně solidární. A já si myslím, že pan premiér by ho měl podpořit na té Evropské radě a je to strašně důležité. Takže ještě jednou, pan Rakušan neříká pravdu.

Ono se to může zdát někomu směšné, že to není důležité, ale já si myslím, že je to důležité.

A obává se, že migrantů bude s přicházejícím létem přibývat. Ano, takže jsou tady. A není podstatné, co ten Brusel rozhodl, ne? Tady další článek: Pronásledování v Břeclavi. No, tak... Další: Konec cesty.

A vy nemůžete zkrátka se podvolit tomu, co ti šílenci v Bruselu, kteří mají jiné představy...

Takže je to fakt katastrofa. Pan Rakušan tomu... to nepochopil.

Vy jste normálně dovolili v rámci předsednictví tuhle legislativu. To se nikdy nemělo stát. Evropská rada za nás my jsme to nedovolili, ale když ten Brusel viděl, že jim jdete na ruku, že...

Já tomu nerozumím. Nerozumím tomu. Je to velký problém. A my zkrátka chceme, aby pan premiér to zvrátil a aby skutečně získal ty informace o tom, jaké to je velké riziko.

Děkuju. Děkuji.

Děkuji. A jako další je zde přihlášen s přednostním právem pan předseda Radim Fiala. Prosím. Děkuji, děkuji za slovo. Já se hlásím také ke změně bodu programu. A jako první bod svého programu, paní předsedající, mám návrh na odstoupení od migračního paktu Evropské unie, který podepsal, nebo schválil pan ministr vnitra. Takže já se ve svém vystoupení k takříkajíc prvoinstančnímu schválení změn migrační a azylové politiky na úrovni Evropské unie budu, jak to tady dělám velmi často, držet faktů, konkrétních informací, citací a čistého popisu nejrůznějších souvislostí této záležitosti. A udělám to proto, že jsem viděl několikrát v televizích, jak se pan ministr vnitra prsí nad tím, jak dotáhl skvělou dohodu.

Neříkám, že to bude hned zítra nebo příští rok, ale ve finále to tak dopadne a žádná dohoda tam dokonce je napsáno, v tom migračním paktu, že jde o relokaci minimálně 30 000 lidí z té... z jaké země.

A tato změna azylové migrační politiky přichází proto, že ty státy pochopily, že už to nedokážou, různá města nezvládneme to. A my jsme vám to říkali, že to nezvládnete. Některá německá města už nemají ani finanční prostředky, protože je potřebují na tolik sociálních dávek, tolik investic pro imigranty z muslimských zemí, že nemají. A německá vláda po mnoha, mnoha letech skončila i v deficitu státního rozpočtu. Města prostě skončí deficity státního rozpočtu. Je to jednak jak obrovské bezpečnostní riziko, tak samozřejmě je to i velká, obrovská finanční zátěž. Dohoda z minulého týdne je de facto vstupní vyjednávací pozicí k budoucímu závaznému nařízení o řízení azylu a migrace, které budou povinny členské státy aplikovat do své legislativy, právních řádů a praxe přímo bez jakýchkoliv změn či výjimek. Takže ještě jednou řeknu to slovní spojení: budou povinny aplikovat. Takže neexistuje žádná varianta, že bychom se z toho nějak mohli dostat, maximálně budeme za ty migranty platit, ale to, k tomu se ještě dostaneme.

Toto budoucí nařízení o řízení azylu má zavést společné azylové řízení v rámci celé Evropské unie, které budou muset jednotlivé členské státy provádět a jeho pravidla dodržovat v případech, kdy migranti žádají o mezinárodní ochranu. Dosud je tato problematika výsostnou kompetencí členských zemí a jejich národního azylového práva. A to jsme přece chtěli, abychom si my sami mohli rozhodovat, kdo u nás bude žít a za jakých podmínek. A je to tak správně. A to je jediná pro nás představitelná a přijatelná možnost, která se právě teď změní. Zjednodušují se i jednotlivá procesní opatření, například se má zkrátit trvání azylového řízení na šest měsíců, což je též kontraproduktivní a v řadě případů to neumožní dostatečně prověřit minulost žadatele o azyl a to, zda o sobě uvádí relevantní a pravdivé údaje.